Takže na tyto dva další problémy jsem chtěl upozornit. A navrhuji přerušení tohoto tisku do konce jednacího dne. Tak, máme tady procedurální návrh na přerušení tohoto tisku do konce jednacího dne. Takže o tom bychom měli neprodleně hlasovat.

Budeme tedy pokračovat v obecné rozpravě. Slovo má pan poslanec Vojtěch Munzar a připraví se pan poslanec Jan Skopeček. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové.

Tak já vás prosím o klid, aby se pan poslanec mohl vyjádřit.

Kdybyste přišli s tím, že některé daně snižujete, jiné daně snižujete, tak bychom o tom mohli jednat a i bych vám tu motivaci uvěřil, že chcete snížit poptávku po návykových látkách. Nicméně tak to skutečně není. Tak já vás musím ještě jednou požádat o klid, aby se pan poslanec mohl vyjádřit. Já to zopakuji.

Ve skutečnosti ten princip využíváte pouze v případech, že někdo jiný chce snížit daně. Když chcete daně zvýšit, tak jste na tento princip velice rychle zapomněli. Já jsem interpeloval paní ministryni ohledně poplatku za návrh na vklad, který tento daňový balíček obsahuje, a zároveň daň z nabytí nemovitosti.